Už tady také bylo řečeno mými kolegy, že jsme teď, respektive nová pětikoaliční vláda se očkování vůbec nevěnovala.

Nicméně v podstatě nulová propagace očkování znamenala, že to s očkováním dopadlo, jak dopadlo. Ale právě na této vakcíně bych chtěl demonstrovat veliké nebezpečí případného rozhodnutí dát očkování do rukou lékárníkům, farmaceutům.

Ale tady, pane ministře, opravdu nejsme, situace je v současné době úplně jiná.

A já jsem strašně rád, že zpravodaj pan docent Svoboda se k tomu staví také kriticky, byť v rámci koalice se to může zdát nekolegiální, ale je to prostě pravdivé a je potřeba si říct, že takhle to skutečně je.

Nešlo to úplně dobře na svět, nicméně nakonec vláda navrhla, přijala vyhlášku právě o povinném očkování vybraných skupin včetně seniorů. Bohužel, na tohle jsme nenavázali a myslím si, že to je náš velký dluh, že by bylo potřeba toto napravit, že na to čas budeme mít a že bude potřeba se na tuto skupinu zaměřit i při předpokládané podzimní vlně.

Děkuji za pozornost.

Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jenom krátkou poznámku. Samozřejmě chápeme všichni kontext doby, kdy vznikal tento návrh zákona. Nicméně důvody, které tady kolegové z hnutí ANO v tuto chvíli vznášejí a já s nimi souhlasím, jsem přesvědčený od začátku, že tento návrh zákona byl připraven špatně, a ty věcné zdravotnické důvody jsou naprosto jasné.

Takže možná trošku na odlehčení se chci zeptat: Vy tady navrhujete vrátit ten návrh k dopracování, tak se chci zeptat, jestli ho budeme posílat do Finska, na České velvyslanectví ve Finsku? Já vám děkuji a v tento moment nevidím žádného přihlášeného do rozpravy.

Pane ministře, pane zpravodaji, chcete závěrečná slova? Určitě ne. Prosím, v tom případě, pane předsedo Výborný, vaše přednostní právo.